Tady už kolega Stanjura zmínil jednu věc a panu ministrovi položil otázku, proč vlastně si dáváme sami sobě limity, které jsou významně vyšší než limity, které od nás vyžaduje Evropská komise.

Já jsem tady upozorňoval, proč se mi zdá zbytečně vysoký limit pro recyklaci papírových obalových odpadů, proč se mi zdá zbytečně vysoký limit pro recyklaci skleněných obalových odpadů, a to jsem také vtělil do svého pozměňovacího návrhu, který je uvedený pod písm.

A tady prosím upozorňuji, žádám vás, abyste ten výborový návrh schválili, protože taková vysoká míra recyklace 80 %, kterou navrhuje pan ministr, významně počítá a předpokládá existenci energetického využití odpadů. A tady když se podíváme na průběh jednání o tom obecném odpadovém zákonu, tak energetické využití je významně zpochybňováno, odmítáno ekologickými nevládními organizacemi. Čili rozšiřování této kapacity, které by dosažení těch limitů vyžadovalo, je skoro nemožné.

E. Já bych logicky předpokládal, že by se mělo hlasovat nejprve o tom nejširším návrhu snižujícím ta čísla ve třech položkách, to je ten můj návrh. Pak o tom návrhu, který snižuje ta čísla ve dvou položkách, návrh pana poslance Urbana. A pak nakonec o návrhu, který snižuje to číslo u jedné položky.

Čili já tím pádem nebudu navrhovat změnu procedury.

Děkuji vám dopředu za tuto podporu i za pozornost. Hlásí se ještě v rozpravě pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, já bych rád odpověděl panu předsedovi Stanjurovi vaším prostřednictvím, pane předsedající, a zároveň si myslím, že zareaguji i na pana kolegu Zahradníka. Ze dvou důvodů. A já si myslím, že bychom si neměli klást nižší cíle než ty, které jsme schopni plnit už v současné době. Já jsem si dělal ty časové řady zpět několik let, dokonce až do doby hospodářské krize, nebo řekněme krizového stavu někdy v letech osm devět, a i tam jsme většinu cílů plnili s určitou rezervou. Za druhé proto, že to je věcně dobře.

Děkuji.

Abychom si rozuměli. Myslím, že ta motivace už je dneska poměrně vysoká. Protože ta čísla, která dosahujeme, jsou dobře a měli bychom poděkovat všem občanům, kteří takto zodpovědně třídí.

Ještě faktická poznámka pana poslance Zahradníka.

Pak ale ti, kteří budou zavázáni, tedy my, budeme povinováni platit sankce za porušení těchto podmínek.

Čili našim obcím za to patří velké poděkování. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Není tomu tak. Ani pan zpravodaj. V tom případě pan zpravodaj může, resp. musí nás seznámit s procedurou hlasování, přednášet jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim říct stanovisko garančního výboru. Pane zpravodaji, procedura hlasování.